Nejdříve začnu tím kompromisnějším.

Nikdo se neměl k předložení tohoto pozměňovacího návrhu, až se obrátili jeho zpracovatelé na mě. Mně se zdá zcela vhodný, protože zvláště vlastníci lesů hospodaří s lesy a jejich komunikace, které jsou určeny pro obhospodařování lesa, jsou, vážené dámy a pánové, účelovými komunikacemi a podle zákona o silničním provozu pravidla silničního provozu platí i na veřejně přístupných účelových komunikacích.